Takže návrhu bych vytkl především nejasné dopady na veřejné i soukromé rozpočty. Přesto si myslím, že tento návrh je systémový a je správný a že bychom ho měli postoupit do druhého čtení a o detailech samozřejmě jednat ve výboru. Už jsem zde zmínil i některé nutné úpravy zejména doprovodné legislativy z hlediska zákona o jednacím řádu, které si myslím na půdě ústavněprávního výboru budeme diskutovat a budeme navrhovat úpravy tohoto tisku. Já vám děkuji.